A samozřejmě proč bych o tom nemohl diskutovat nebo vyslovit nějaký názor. Nic odloženo nebylo ani není, platí původní termín. Nicméně chodím do firem, chodím mezi živnostníky, vnímám jejich požadavky, jejich názory a děláme různé semináře.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.